Takže já bych vás chtěl požádat, vím, že jste tady první den, ale mohli bychom mít snad všichni trochu korektní vztahy, ne?

A je to správný obrat. Ale teď by bylo dobré, kdybyste to taky dodržovali vy. To je všechno, protože situace se zase někdy může obrátit a zase budeme chtít ve Sněmovně vzájemně vědět ty informace a mít nějakou slušnou korektní odpověď.

Pak to vypadá, že není kompetentní. A to přece nechcete, pane ministře, takhle vypadat.

Vidím přihlášku do diskuse pana ministra. Prosím. Máte slovo.

Děkuji, pane ministře. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji.

Děkuji. Prosím. Vy jste přišel s velice, musím říct, odvážným vyjádřením a my ho politicky vnímáme.

Děkuji a vzhledem k tomu, že nikdo další se do rozpravy nehlásí, tak v tom případě končím rozpravu a přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení. A nyní tedy přednesu návrh usnesení a poté eviduji žádost o vaše opětovné přihlášení.